V případě Německé republiky, tam je všechno v kompetenci Bundestagu, čili řeší to obdoba Poslanecké sněmovny, a podle mého názoru kontrola je tam řešena velmi dostatečně. I o tomto se zmiňuje důvodová zpráva, ale pouze velmi okrajově.

Já si myslím, že je tady možnost, jakým způsobem ušetřit významné finanční prostředky a docílit stejného, tzn. důsledné kontroly politických stran i bez navyšování administrativy a s tím spojených nákladů. Děkuji panu poslanci. Dále se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Karel Fiedler. Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že debata, která se tady doposud odehrává, by se spíš měla týkat následujícího bodu 16, sněmovního tisku 569, nicméně ty body jsou spolu úzce spojeny a řadě z nás asi splývají, takže proto chápu tady tuto debatu.

Je to z toho důvodu, že nejsou spokojeni s tím, jak vypadá politická situace u nás a jak fungovaly ty standardní dlouhodobé politické strany. Nemyslím si, že jsem vševěd, ale já tu odpověď vidím v tom právě proto, že byla nespokojenost s tím, jak to funguje. A to, že tady jsou věci, které jsou k řešení, to se také domnívám, že tomu tak je. K prvnímu řečníkovi, který vystoupil, mám jednu věc.

Dále se k tomu raději nebudu vyjadřovat. Já mám potom pozměňovací návrh, ale to nechám asi až do podrobné rozpravy. V každém případě se domnívám, že tato debata bude ještě košatá u obou. A jestliže tady zaznívají takové závažné připomínky k tomu, jaká je situace, tak jsme asi měli trošku více přemýšlet, když to bylo v prvním čtení, nyní už je to ve druhém, ale jak se bude situace dále vyvíjet, určitě když máme možnost a je tento zákon otevřen, stejně jako je to u tisku 569, bod 16, tak bychom toho měli využít právě v tomto období, kdy se na nás chystají další volby, abychom se zamysleli nad tím, jaká ta situace je. Můj názor je, že určitě není dobrá. Přestaňme chvilku politikařit a pojďme se zamyslet nad tím, jak nastavit systém, který bude spravedlivější.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci.

Budu reagovat na předřečníka, ale ne na kolegu Hovorku, ještě na kolegu pana poslance Radka Vondráčka, ale spíše k obsahu, k tomu, co kolega poslanec Vondráček říkal. Tady bylo řečeno, že z 28 zemí jich pouze pět nemá nějakou kontrolu, čili bylo naznačeno, že bychom se měli dát na tu větší stranu, která má tento systém takto nastaven.

Z těch 28 států Evropské unie jsou dvoudenní volby ve dvou zemích. Jedna země je Česká republika, druhá je Itálie. Já teď neříkám, že tady chci něco prosazovat nebo navrhovat, ale jestliže se díváme na to, jak je v okolních státech Evropské unie, tak jen tady sděluji tuto faktickou poznámku, že patříme mezi dvě ojedinělé země, které mají dvoudenní volby.

Omlouvám se, děkuji. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom požádat zástupce vládní koalice, až budou potom zařazovat třetí čtení na někdy napevno, aby zvážili to pořadí, protože my teď na to narážíme také, že se bavíme napřed o volebních zákonech a teprve v tom dalším bodě budeme zřizovat úřad. Teď ve druhém čtení o nic nejde, ale dovedete si představit situaci, že my potom ve třetím čtení schválíme tady ten sněmovní tisk 568, který počítá se zřízením úřadu, a v následujícím tisku neodsouhlasíme ta zřízení toho úřadu? To dávám jenom na zvážení vládní koalici. Děkuji za tuto faktickou poznámku. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Nemám žádný návrh k tomuto návrhu zákona, ale chtěl bych, bychom začali vést debatu o tom, že bychom zavedli pravidelné termíny voleb, zejména tam, kde mimořádné volby jsou zcela nepravděpodobné, a to jsou obecní volby, krajské volby a senátní volby. To neustálé posunování termínů voleb dopředu v kalendáři podle mě není výhodné.